Prosím stanovisko výboru. Stanovisko výboru je souhlasné. Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Nyní budeme hlasovat o bodu A3, a to nejprve o bodu 1 až 5. Opět vás ve stručnosti seznámím.

Stanovisko výboru, pardon. Stanovisko pana ministra?

Proti? Hlasování končím. Návrh byl přijat. Prosím další návrh. Dále budeme hlasovat o bodech 8, 9, 10.